Já se tady nebudu vyjadřovat podrobně, Richard Brabec je místopředsedou výboru pro životní prostředí, takže on byl přímo osobně přítomen projednávání rozpočtu této kapitoly.

To bylo křiku, to se rozčiloval pan Hampl, tehdy ještě nebyl šéfem Národní rozpočtové rady. Dneska tady házíme desítkami miliard tam, zpátky. Musím říct, že Národní rozpočtové radě se to nelíbí. Pan profesor Pavel byl na rozpočtovém výboru a kritizoval to velmi objektivně.

Nemělo by to tak být, nikdy jsem nic takového neudělala. Ale to jsem velkoryse přešla, protože to nejsou desítky miliard.

Ale ono to také dopadnout nemusí.

Takže já věřím, že dostanu otázky.

Děkuji vám.

Děkuju mnohokrát, vážená paní předsedkyně. Je nezvyklé se možná hlásit s faktickou mezi přednostními právy, ale mně velmi vadí, pokud v projevech tak klíčových osob, jako jsou předsedové parlamentních politických stran, tady zaznívají zjevné nepravdy, navíc nepravdy v tak klíčové věci, jako je obrana České republiky.

V této závažné věci tvrdit nepravdu opravdu nepovažuji za korektní, tak tady chci zdůraznit, aby si všichni přečetli tiskovou zprávu Armády České republiky z 20. 7. tohoto roku. Rozhodnutí vlády, následné rozhodnutí vlády, o zahájení jednání se Spojenými státy americkými vychází z analýzy Armády České republiky, pod kterou jsou podepsáni a se kterou souhlasí za tu kontinuitu jsem hrozně rád jak předchozí náčelník generálního štábu pan generál Lopata, tak stávající náčelník generálního štábu pan generál Řehka.